6.

U stolku zpravodajů se již usadil pan ministr zemědělství jako zástupce paní ministryně životního prostředí a také pan zpravodaj pro prvé čtení, pan poslanec Ondřej Babka, děkuji.

Prosím, pane poslanče, můžete se ujmout slova.

Díky ní navíc patří mezi státy s hlasovacím právem v Antarktickém smluvním systému. Antarktida je podle tohoto systému smluv považována za nadnárodní území, které je určené pouze pro vědecké účely, a podepsalo to 48 zemí. Vztahy mezi jednotlivými státy v oblasti Antarktidy a také mezinárodní postavení, právní postavení tohoto kontinentu reguluje komplex opatření známý jako Antarktický smluvní systém a ten se skládá mimo jiné ze samotné Smlouvy o Antarktidě, právních aktů přijatých na poradních shromážděních smluvních stran Smlouvy o Antarktidě a Protokolu o ochraně životního prostředí ke Smlouvě o Antarktidě, který je znám také jako Madridský protokol.

A teď už k navrhované právní úpravě. Je ji potřeba přijmout hlavně z toho důvodu, že do českého právního řádu je třeba implementovat výše uvedené změny, Přílohu II, také Přílohu VI a další právní akty přijaté v rámci Smlouvy o Antarktidě. Navrhovaná právní úprava se týká hlavně tří oblastí: odpovědnost za ekologické havárie, ochrana fauny a flóry a regulace cestovního ruchu.

Nakonec po dlouhých jednáních došly smluvní strany Smlouvy o Antarktidě k názoru, že je ochranu životního prostředí Antarktidy třeba posílit. Už zmiňovaný Madridský protokol nemá v tomto úplně řekněme jasné postavení. To znamená, téma odpovědnosti za životní prostředí tam v obecné rovině je, ale je potřeba speciální regulace. Pak ještě možná krátce k těm třem případům, kdy provozovatel, který provozuje například nějakou polární stanici nebo jiné zařízení v Antarktidě, nepřijme nápravné opatření, protože i taková situace se tam bohužel stala, a jeho činností tam potom vznikla nějaká škoda, kterou je potřeba řešit, ale především je potřeba ji zasanovat. Specifický je potom případ, kdy provozovatel nepřijme nápravné opatření proti ekologické havárii, která vznikla jeho činností, ani žádná jiná smluvní strana nepřijala takové opatření a státní provozovatel je pak povinen uhradit náklady na nápravné opatření, které mělo být přijato do fondu, který se zřizuje podle čl. 12 Přílohy VI. S ohledem na nové poznatky v oblasti ochrany antarktické fauny a flóry byla také na mezinárodní úrovni už v roce 2009 přijata změna Přílohy II o ochraně fauny a flóry a změny v této příloze jsou spíše menší povahy, které nebudou mít významný dopad.

Do budoucna se pak předpokládá, že bude seznam zvláště chráněných druhů upraven v prováděcí vyhlášce.